Abychom věděli, já neříkám, že je to takhle , ale pro nás to bude velmi podstatné v okamžiku, ať už bude tento nebo jiný návrh zákona, budeme debatovat o případné novelizaci tohoto zákona, abychom věděli, z jakých zkušeností vycházíme, co se osvědčilo a co se neosvědčilo. Co se ukazuje, že tam sice je napsáno, ale žádný takový trestný čin nebyl stíhán, když to řeknu takhle.

Možná by stačilo využívat stávající zákony a stávající prostředky, které máme k dispozici.

Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Jediný důvod, proč jsem já nenavrhoval zamítnutí té normy, je právě to, že již předkládali tento tisk v předchozím volebním období.

Jestli si skutečně přejeme, je to skutečně právně politické rozhodnutí, zda si přejeme, aby trestný čin lichvy byl i trestným činem, za který budou posuzovány i právnické osoby. A právě to, po čem volal pan kolega Stanjura, je do jisté míry zbytečné.

Tady jde o to právně politické rozhodnutí, zdali i tento trestný čin bude trestným i podle posuzování u trestnosti u právnických osob.

Debata o lichvě ostatně zde byla již v původním zákoně a z nepochopitelných důvodů tam tehdy přidána nebyla. Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou tady nikoho nemám, takže do řádné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Marie Benešová. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji.

Ale postupně, jak nad tím přemýšlím, jsem tam našla celou řadu dalších trestných činů, které by stálo za to do toho výčtu zařadit. Postrádám tam od počátku trestný čin zpronevěry, postrádám tam další trestné činy, zneužití informací a postavení v obchodním styku, porušení povinnosti při správě cizího majetku a takhle bychom se mohli zamýšlet dál. Současně jsme řešili třeba i výkladové problémy § 8 v advokátní kanceláři. Takže suma sumárum, jak to tady tak poslouchám, tak původně jsem chtěla samozřejmě podpořit lichvu, aby byla zařazena do výčtu těchto ustanovení. Ale skoro bych se klonila k závěru, že nabídka paní ministryně spravedlnosti na jakousi analýzu, jak se osvědčil tento zákon v praxi, a že je potřeba jej doplnit komplexně, je v tomto směru smysluplnější.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně. Chci se zeptat, zda se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele, zda si chce vzít závěrečné slovo. Děkuji za slovo.

Dneska je tomu tak, že prostě za lichvu právnické osoby trestány být nemohou, a víme přitom všichni, že většinu lichvářských akcí konají spíše právnické osoby, různé nebankovní společnosti a další pochybné subjekty. Takže tady máme věc, která prostě řešena není. A teď se nabízí dvojí řešení.

To by bylo řešení, které by bylo rychlé. Protože ten problém prostě je a je to velký společenský problém.

Takže to je otázka toho, jak se rozhodneme.

Já poprosím o ten první přístup.

Děkuji vám.